Věřím, že se vše podaří dovést do úspěšného konce, protože jsem slyšel spoustu vystoupení a názorů reprezentantů Moravskoslezského kraje, kteří si něco takového rozhodně přejí. Přejí si, aby byla posílena přítomnost příslušníků Armády České republiky v jejich regionu, logistické centrum hodnotí jako velký přínos pro kraj.

Tento projekt samozřejmě posílí obranyschopnost České republiky a nabídne armádě výborné zázemí v regionu, ve kterém dlouhodobě armáda byla silně zastoupena. Z těch hodnocení, která k tomu zaznívají a která slyšíme od lidí, kteří se v tom vyznají a jsou na to experti, tak říkají, že to je zároveň dobrá zpráva pro budoucnost letiště v Mošnově a pro Moravskoslezský kraj i z toho důvodu, že tu vzniknou stovky nových kvalifikovaných pracovních míst.

Děkuji mnohokrát. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji za doplňující otázku. Nyní požádám předsedu vlády o odpověď. Pane premiére, máte slovo.

Ten projekt má podporu orgánů Moravskoslezského kraje a to si myslím, že je důležité, a nevidím moc smysl vypisovat referendum v těch věcech, které se týkají bezpečnosti a obrany. My tady tento projekt, který pomůže Armádě České republiky, obranyschopnosti České republiky, pomůže Moravskoslezskému kraji, si myslím, že ten projekt bychom měli naopak co nejrychleji spustit a využít všech možností a příležitostí, které tento projekt nabízí. Tím, že Česká republika, česká vláda, se zavázala, že bude zvyšovat prostředky, které dáváme na obranu, si myslím, že tady máme jeden z projektů, které je možné těmito prostředky dobře podpořit. Znovu opakuji, to nejsou peníze, které někde zmizí, to jsou peníze, které budou využity pro vytvoření nových pracovních míst. Je to příležitost pro české firmy, je to příležitost pro rozvoj Moravskoslezského kraje, který, jak víte, patří ke krajům, které jsou určitým způsobem znevýhodněny, a tohle všechno dohromady nám skládá dobrý obrázek.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Marie Pošarová a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pane premiére, máte slovo.

Ale to, co děláme a děláme to důsledně, je, že zisk ČEZu používáme pro české občany, pro zmírnění cen dopadů vzrůstajících cen energií. Prostě všechno to, co získáme tímto způsobem, využíváme pro české občany, a to si myslím, že je důležité. Chci jenom říct k ČEZu, že je samozřejmě majoritním dodavatelem elektrické energie, kterou zásobuje zhruba 3 miliony českých domácností, svým zákazníkům dodává také plyn, i když tam je to množství odběratelů menší, jedná se asi o půl milionu českých domácností.